Kdo je proti?

Který výbor dále navrhujeme? Ano, vnímám návrh kolegy Vondráčka, že navrhne výbor ústavněprávní. Prosím, pane poslanče. Navrhuji projednání ústavněprávnímu výboru tento tisk. Ano. Kolega Bendl se hlásí do rozpravy. Očekávám návrh. Prosím. Navrhuji zemědělský výbor. Ano, zemědělský výbor. Má někdo další návrhy na přikázání jiným výborům než garančnímu projednání? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o těchto dvou výborech. Nejdříve ústavněprávní výbor.

Kdo je proti? Děkuji vám. Nyní výbor zemědělský.

Kdo je proti? Děkuji vám.

V obecné rozpravě nezazněl návrh na zkrácení nebo prodloužení lhůty, proto lhůta k projednání zůstává podle zákona 60 dnů pro všechny výbory.